Navíc pořád si nemůžeme být jisti, zdali ty kotlíkové dotace plní ten účel, který mají, zdali jsou efektivní. Já doufám, že ano.

Z ní je možno citovat.

Nebo druhá položka.

Dalším významným bodem, kterým se obvykle zabývám, jsou neinvestiční dotace neziskovým organizacím.

Ale ta tabulka obsahuje ještě další věci.

Pozbývá tím naprosto svoji hodnotu.

Musím říct, že nepovažuji strukturu toho rozpočtu a jeho formální podobu za dobrou.

Tady prostě se těžko poznává, jaké jsou výdaje provozní, jaké jsou kapitálové atd. Čili jako minule, jako i předminulý rok, i tady si dovoluji kritizovat vnější formální podobu návrhu rozpočtu. Děkuji za pozornost. Nyní bych požádal o vystoupení paní poslankyni Kateřinu Valachovou a připraví se paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Vláda plní svoje programové prohlášení týkající se naplnění minimálně 150 % platu v úrovni roku 2017 jak směrem k pedagogickým pracovníkům, tak směrem k nepedagogickým pracovníkům. Co je samozřejmě důležité říci, že toto samotné je minimální závazek. Nicméně bych chtěla říct, že oceňuji, a neříkám to poprvé ani naposledy, přístup paní ministryně financí vaším prostřednictvím, pane předsedající, z hlediska toho, jakým způsobem přistupuje ona k návrhu rozpočtu toho, co se týká vzdělávací soustavy, vzdělávacího systému. Cením si toho, že Ministerstvo financí respektuje a to už po dobu několika let, a je to dobře, je to velmi dobře, a dříve to tak ani náhodou nebylo, a tam nám vznikalo podfinancování našich škol i platů učitelů a neučitelů tyto principy: Zaprvé, už několik let po sobě rostou jak učitelské platy, tak platy nepedagogických pracovníků.